My často hovoříme o podpoře podnikání především těch malých živnostníků a malých podnikatelů a já si myslím, že právě jich se dotkne toto opatření, prodloužení lhůty pro vrácení. Oni čekají na každou korunu.

To bych třeba dokázal i pochopit, ale opravdu si myslím, že to je spíše věc, která nepomůže podnikatelům, především těm malým, a živnostníkům.

Padla tady otázka zajišťovacích příkazů.

Myslím si, že nebyl.

Já vůbec nezpochybňuji institut zajišťovacích příkazů.

To nezpochybňuji, protože je to určitě nástroj, který by měl být používán v krajních případech, ale měl by být používán opravdu tam, kde by to bylo namístě, a nebyl zneužíván. Používat a zneužívat jsou dvě rozdílné věci.

Děkuji, pane poslanče. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě nemá paní ministryně, ani paní zpravodajka. Otevírám podrobnou rozpravu.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová v podrobné rozpravě, připraví se pan poslanec Kolářík. Prosím, máte slovo. Tímto bych se ráda přihlásila ke dvěma pozměňovacím návrhům.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jeden je pouze pro fyzické osoby, druhý pro fyzické i právnické osoby. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za podporu těchto návrhů. Děkuji. Pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Juránek. Máte slovo, pane poslanče.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Zdůvodnění jsem řekl v obecné rozpravě. Místo omluveného pana poslance Hrnčíře se k jeho pozměňovacímu návrhu přihlásil pan poslanec Španěl.